Takže bych si dovolil vás požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který je skutečně dočasný, a nejde o nic jiného než po tuto mimořádnou dobu v situaci, kdy bude někdo vyměňovat zdroj tepla, aby to bylo se souhlasem provozovatele soustavy zásobování teplem, nebo chceteli, držitele licence na výrobu tepla, respektive jeho distribuci. Za mne jako pohled z praxe jde skutečně o nevinný dočasný a mimořádný návrh v situaci, která prostě je v rámci energetické krize, takhle jsme si ji připravili svým způsobem v naší legislativě a je to jenom taková snaha o to, zachránit, co se ještě dá.

Nikoliv, pan zpravodaj rovněž ne.